Paní místopředsedkyně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře školství, i já bych ráda vystoupila k předložení tohoto zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění.

Ráda bych znala názor pana ministra školství. Trochu mě mrzí, že tady v tuto chvíli není pan ministr práce a sociálních věcí, do jehož kompetence daný zákon spadá. A zároveň bych i chtěla avizovat, že bych ráda, abychom tuto otázku tady otevřeli, a popřípadě, pokud bychom na ní našli nebo nenašli shodu, tak já přesto bych chtěla pak v podrobné rozpravě požádat, zda by bylo možné se touto otázkou zabývat a popřípadě v nějakém krátkém nebo nejkratším časovém úseku předložit novelu zákona, která by popřípadě v nějakém časovém rozmezí určila nebo respektive navýšila tu věkovou hranici tak, jako tomu bylo právě v minulosti při té jedné vlně, a to bylo na věk třináct let. Takže budu velmi ráda, pane ministře, pokud i vy se popřípadě k této věci vyjádříte.

Děkuji vám. Děkuji, paní místopředsedkyně. Další do debaty se hlásí k faktické poznámce se hlásí pan poslanec Kasal. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Paní poslankyně, v tuto chvíli vám předávám slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Takže jsem vás jenom o toto chtěla poprosit. Děkuji. Pořád jsme v obecné rozpravě, do které je řádně přihlášen pan poslanec Vladimír Zlínský. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Výjimečně nebudu kontroverzní, budu chválit.

Bohužel, pokud se týká dopadů pandemie covid19 na české školství a naše děti, tak tento byl ve srovnání se zbytkem Evropy drtivý, jelikož naši žáci a studenti patřili mezi nejvíce postižené délkou uzavření škol.